Rada seniorů dlouhodobě upozorňuje, že současné nastavení mimořádné valorizace není takové, kdy by mělo být těch valorizací více za rok. Pravděpodobně tvůrci zákona nepočítali s tak vysokou inflací, že by k té mimořádné valorizaci mělo dojít několikrát za rok.

My jsme upozorňovali na to, že je potřeba to změnit. Dále řekla: Svým způsobem postup vlády chápu, nicméně nemůžu s tím souhlasit, už jen proto, že vláda několikrát deklarovala, že změna pravidel se nedotkne červnové valorizace. My jsme dlouhodobě upozorňovali na to, že je potřeba s tím něco dělat.

Vadí nám, že je to na poslední chvíli. A ještě dodává, když je řeč tedy o pomoci: Máte pravdu, adresnější pomoc může být vždy větší, když se mluvilo o adresné pomoci. Dáte ji tomu, kdo to skutečně potřebuje. My jsme navrhli postupovat podle příjmové chudoby.

Pro nás by to byl přijatelný vzorec. Když vám bude populace stárnout a bude nemocná, můžete zvyšovat důchodový věk, jak chcete, ale počet pracovních sil nezdvojnásobíte. Tak tolik tedy Rada seniorů.

Již tehdy však názorová platforma Rozumné právo upozornila, že i ve stavu legislativní nouze je nezbytné, aby členové Parlamentu i veřejnost měli na seznámení se s návrhy zákonů alespoň minimální čas nutný k tomu, aby předkládané legislativní předlohy prostudovali, posoudili a mohli jim případně kvalifikovaně oponovat.

Před takovým postupem je potřeba co nejrozhodněji varovat.

Jejich cílem je poskytnout vládě, Parlamentu a dalším veřejným institucím odbornou oponenturu návrhů zákonů a dalších regulatorních opatření. A ještě na konci článku si dovolím jednu ukázku. S ohledem na výše uvedené členové platformy Rozumné právo vyzývají orgány výkonné a zákonodárné moci, aby i za stávající situace přistupovali k odchylkám od standardního postupu pro tvorbu a přijímání zákonů s největší zdrženlivostí a s vědomím rizik, jaká takové odchylky představují. Stav legislativní nouze se nesmí v legislativním procesu stát novým normálem, ať již se jedná o pravidla insolvenčního práva, či pravidla jiná.

Protože ti, kteří dnes právem a po právu, po ústavním právu očekávají, že jim společnost vrátí to, co jí dali, to, co jí odevzdali, když byli ti mladí herci, mladí dělníci a instalatéři a úředníci, tak to je prostě takový řetězec, to funguje, to nelze narušit, protože každý ten mladý herec bude jednou tím starým hercem. Ten mladý úspěšný politik bude jednou tím starým politikem a bude tuto náhradu nebo tento dluh potřebovat, protože je vlastně věřitelem, nebo důvěřitelem. A to prostě funguje v dějinách lidstva a není to jenom v současném systému.

Takže já bych si přál, aby ti současní mladí politici, zejména ti mladí, až jednou budou staří politici, tak aby mohli vzpomínat na to, že rozhodovali rozumně. A přeju nám všem tedy úspěšný den a úspěšnou noc. Děkuji za vaši vzácnou pozornost. Děkuji za dodržení času. Další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Farhan. Prosím, máte slovo.

Já jsem měl na včerejší den připraven projev, kde jsem se k tomu chtěl podrobně vyjádřit, a vlastně ta situace, která nastala, tak mně bylo odepřeno, abych se k tomu mohl vyjádřit. A určitě se domnívám, že jsem prostě byl krácen na svých právech demokraticky zvoleného poslance. A nyní mi dovolte v tomto časovém rozmezí, které mi byl vymezeno, jenom stručně okomentovat některé věci týkající se jak legislativní nouze, tak projednávání zkráceného jednání. Podmínky pro nouzový stav, nebo legislativní nouzi, tak tam vlastně jsou tři hlavní, to jsou základní práva a svobody občanů, bezpečnost státu anebo značné hospodářské škody. Vyhlášení stavu legislativní nouze a projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání zásadním způsobem mění strukturu zákonodárného procesu a omezuje jeho podstatu. Tento postup lze akceptovat jen jako výjimku z pravidla, a to za předpokladu zvlášť závažných důvodů, kdy zájem na bezprostředním přijetí zákona v kontextu konkrétních okolností převáží nad obecnými požadavky, které ve vztahu k zákonodárnému procesu vyplývají z ústavního pořádku.

Kdykoliv opozice vysloví nesouhlasný postoj k návrhu zákona a k zabránění nebo oddálení jeho přijetí, využije jednacím řádem stanovené prostředky.

Stanovíli tedy ústavní pořádek takovou možnost pouze v jediném případě, je zřejmé, že za jiných situací to obecně možné není. Nejde přitom o mezeru v Ústavě České republiky, pokud ústavní pořádek možnost projednat návrh zákona ve zkráceném jednání zná. Smyslem ústavněprávní reglementace zkráceného projednávání je ochrana práv a principů ovládajících legislativní proces v demokratickém právním státě.